Děkuji, pane senátore.

Pan poslanec Řehounek má zájem. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se přihlásil i do obecné rozpravy, ale tím pádem tady teď budu jako zpravodaj garančního výboru hovořit to, co jsem chtěl říci i v obecné rozpravě. Já bych chtěl jenom připomenout, že tento sněmovní tisk vlastně prošel Sněmovnou velmi dlouhou etapu. Loni ve třetím čtení v listopadu jsme ho schválili po cca osmnácti měsících, kdy jsme ho měli k dispozici ve Sněmovně, dokonce se vracel znovu do druhého čtení. Ten komplexní pozměňovací návrh, který byl vypracován, si myslím, že je opravdu dobrým konsenzem, a jenom chci připomenout kolegům, že jsme ho schválili napříč politickým spektrem 132 hlasy, takže já jako zpravodaj garančního výboru prosím kolegyně a kolegy, aby podpořili sněmovní verzi. Děkuji. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi jen pár slov k vrácenému zákonu, který jsme podali z jediného důvodu.

Nejvyšším kontrolním úřadem, policií a podobně, kde nebyla zcela zřejmá odpovědnost jednotlivých odpovědných osob, ale i organizací a účastníků těchto vztahů.

Změnu měl přinést tento zákon. Ve finále máme před sebou kompromisní znění, které odešlo se souhlasem Sněmovny do Senátu. Rád bych k návrhu uvedl, že nejde o to kohokoli za každou cenu trestat. Podstata změny by měla být primárně v preventivním účinku.

Každý rok se tady nad rozpočtem dohadujeme, kolik kde dát miliard či procent z rozpočtu. Popravdě není až tak důležité, kolik procent z rozpočtu dám na to či ono, ale důležité je, jak efektivně ty peníze stát a jeho složky umí využít. Bohužel tohle nikdo neřeší, ačkoliv to je bezesporu ten největší problém státních rozpočtů. Tedy fakt, že určitá část prostě vyletí komínem téměř bez užitku. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás závěrem opět požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji všem kolegům z ostatních stran za spolupráci, abychom zpřísnili zpravidla pro nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Děkuji. Je prosím nějaký další zájem vystoupit v rozpravě? Není, takže rozpravu končím. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Mezitím, než přijdou, vás seznámím s omluvami, které zde máme k dispozici.

Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svou hlasovací kartou. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastaven.